Děkuji. V rozpravě dále vystoupí pan poslanec Mihola. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tady se stalo už takovou tradicí, že diskuse na téma státní svátky a významné dny vysoko převyšuje mnohé další, opravdu důležitější body a snad jenom státní rozpočet se může utkat s těmito tématy v té časové dotaci. Já bych chtěl, abychom byli pozitivní. Ať se každý rozhodne. Opravdu, já respektuji, že má kolega Klaus jiný názor než někdo z jiné části nebo i v rámci jedné strany pokud jsou různé názory, prosím, ať platí ta známá antická zásada, ať každý hájí, co si myslí, neboť úsudky jsou svobodné. Ale skutečně dejme ruce pryč od té politizace.

Myslím si, že je zbytečné, abychom si tady dávali nějaké nálepky. Za třetí jako člověk, který se autenticky zúčastnil toho listopadu jako student prosím. Tak jsem prožíval sametovou revoluci.

Rozhodněte se podle svého svědomí. Ale já osobně jsem to podpořil na základě konzultace se studenty a na základě konzultace s historiky, kteří neměli důvod být nějak předpojatí.

Dobře, že ta diskuse probíhá. Víte proč?

A byl to takový svátek svátků, bychom řekli.

Co to jsou za argumenty? Udělejme všechno pro to, když už ty státní svátky máme, tak aby lidé věděli, proč je máme. Jinak je tedy opravdu vůbec nemusíme mít.

Víte, že tyto dvě organizace jsou vlastně nejvýznamnější i v rámci našich moderních dějin, co se týká tělovýchovy, kultury a dalších bohulibých činností.

Odůvodním to velmi stručně tím považuji za nezbytné, a prosím vás opravdu o pozornost a respekt k tomu, bylo by to velmi nespravedlivé, kdybychom se tvářili, že tady byl jenom Sokol.

Za totality mnozí přišli o život, tisíce obětí režimu skončily ve vězení.

Prosím vás tímto o podporu tohoto významného dne. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Jenom krátce technicky k samotnému projednávání. Já jsem myslel, že se tady prosadil úzus, že tyto změny projednáváme jednotlivě jako samostatné sněmovní tisky, to znamená, že ten, kdo si chce něco tady v tom upravit, tak si to dá sólo.

Dobře, nechť to předloží jako samostatný sněmovní tisk a vede se o něm náležitá debata.

Meritorně se vyjádřím v podrobné rozpravě. Děkuji. Pan poslanec Žáček, faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.